Ve vládě nakonec tedy byl vítězem pan ministr životního prostředí Brabec. Vláda snad dokonce velkou většinou to takto schválila. Otázka tedy je, zdali je to dobře.

Tyto cíle nejsou podloženy žádnou analýzou dopadu na členské státy.

Takže i na toto pozor. A konečně poslední věc.